Já děkuji, pane předsedající.

Na papíru už vůbec ne.

Já jsem se chtěl přihlásit k něčemu úplně jinému. Já jsem autor. Já jsem čekal prostřednictvím pana předsedající, že kolegové jako profesor Vyzula a další tady budou vystupovat také jako autoři, Rosťo, prostřednictvím pana předsedajícího, Rosťo, anebo pan předsedající prostřednictvím pana předsedajícího že bude vystupovat, protože my jsme napsali řadu knih.

Tak ta spravedlnost tedy tady úplně pro všechny neplatí. Tak jestli by mě ta OSA neměla také zastupovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Jenom prosím všechny kolegyně a kolegy, abychom zachovávali formální oslovení v každé situaci. Děkuji. Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou.

Je tam nějakých tisíc lidí.

Tak prostě toto v České republice v současné chvíli není možné a je to nesmysl. Pojďme tohleto prostě změnit.

Pan místopředseda Pikal, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já si dovolím jenom zareagovat na dotazy pana kolegy Válka.

Děkuji. Nyní v rozpravě s přednostním právem zastupující předsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jak tady avizoval náš pan předseda poslaneckého klubu, chtěli jsme mít pauzu tak, abychom dnes dohlasovali tento zákon. Takže pokud je v tuto chvíli rozprava ukončena, tak bych si dovolila navrhnout přestávku pro poslanecký klub ODS v délce třiceti minut, tak abychom dnes stihli tento zákon doprojednat. Takže pokud už nikdo přihlášený, pane místopředsedo není, tak prosím o přestávku do dvaceti čtyř. Jenom se zeptám. Přestávku po závěrečných slovech, nebo teď bezprostředně po skončení rozpravy? Děkuji. Ano, paní ministryně má zájem. Prosím.

A jenom abych uklidnila pana poslance Bartoše. Tak může být v klidu.

Děkuji. Děkuji. Nyní má zájem o závěrečné slovo pan senátor? Pan senátor Nytra má slovo.